Určitě budu ráda, pokud na tomto tématu budeme dál pracovat, protože většina evropských parlamentů zpřístupňuje jednání sněmovny skupině neslyšících. Pan předseda Kováčik, prosím. Děkuji za slovo.

Zeptám se, je to přednostní právo? Tak v tom případě prosím. Dobrá, promiňte, já se tedy musím připojit.

Ano. Pan poslanec Bendl. Děkuji, pane předsedající.

Já myslím, že by stálo za to, aby tu informaci doplnil i ministr Ťok a ministryně Šlechtová, neboť tato situace, a podotýkám, že jsem interpeloval jak ministra životního prostředí, tak ministra dopravy v této věci, neboť opravdu výrazně hrozí, že řada staveb v České republice, významných staveb, bude velmi zpožděna, dojde k omezení čerpání finančních prostředků určených na dopravní infrastrukturu a bude třeba využít nějaký krizový scénář k faktu, že si sama vláda zkomplikovala život prosazením tohoto zákona o vlivu staveb na životní prostředí, neboť se řada velkých staveb u vás, u všech poslanců v regionu, nebude odehrávat v časových termínech, jaké jste voličům slibovali nebo co voliči od nás očekávali. Myslím si, že by stálo za to, aby nám ministr Ťok řekl, jak k této krizové situaci bude přistupovat, kterých staveb se to týká, jaké jsou naděje, že vůbec ještě v tomto volebním období se některé stavby alespoň započnou, a zároveň v případě, že nebudeme schopni čerpat evropské peníze, aby nám paní ministryně Šlechtová řekla, co se s tou situací dá dělat. Jde opravdu o desítky, spíše více jak stovku miliard korun, které nevyčerpáme. Vzpomeneteli si na to, jak jste nás někteří kritizovali tady od toho pultíku, že se v minulosti nečerpaly finanční prostředky, teď vinou přijetí vládního návrhu zákona o vlivu staveb na životní prostředí nebudeme schopni čerpat peníze na dopravní infrastrukturu. Kolega Laudát avizoval, že souhlasí s tímto doplněním, takže takto o tom budeme hlasovat. V tom případě přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Nyní budeme postupně hlasovat o všech návrzích, které zde padly a jsou hlasovatelné.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Pokud by neprošel, dojde na hlasování o návrhu pana poslance Černocha.

Tento návrh byl přijat.

To je dle mého názoru postup, který možný úplně není.